Děkuji. Pan poslanec má zájem o položení doplňující otázky. Prosím, máte slovo.

To neprosazoval nikdo jiný, abstraktní, pod tím jste podepsaní a nefunguje to. A upozorňovali jsme na problémy, které s tím budou spojeny, a ony prostě spojeny jsou.

A mě to mrzí a chci taky přispět k tomu, aby se to zlepšilo. Proto se také chci zeptat, jestli se podaří podpořit i ze strany vlády iniciativu, která vznikla napříč Poslaneckou sněmovnou, zákon o právu na digitální službu, zákon o právu občana na digitální službu. Tak bude možné tohle napříč Sněmovnou prosadit? Děkuji. Pan předseda vlády odpoví.

A teď ho chceme napravit a budeme rádi, když nám pomůžete.

Podstatné je, aby lidé měli komfort.

A pokud to bude samozřejmě zákon, který pomůže, tak ho rád podpořím.

První strategie. Nikdy žádná nebyla. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan předseda Bartoš. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové. Jednal jste s paní premiérkou Mayovou a velice mě zajímalo, zda se vaše rozhovory týkaly budoucího osudu Čechů, kteří pracují, studují nebo žijí ve Velké Británii a mají obrovskou nejistotu z toho, co se bude dít, když přistoupí Velká Británie na tzv. tvrdý brexit. Jinými slovy, je tady kategorie Čechů, kteří jsou ve Velké Británii již pět a více let, je tady ale i kategorie lidí, kteří tam nejsou ještě pět let, jsou tam rok, dva, tři. Mají se připravit na odchod zpět domů, nebo je nějaký projekt připraven na to, aby mohli zůstat? Druhá otázka se samozřejmě týká obecně pokračujících vztahů, které teď s Velkou Británií jsou velice dobré, Velká Británie je velký exportní partner České republiky.

Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Prosím, pane premiére. Děkuji za slovo.

Takže ty vztahy jsou nadstandardní.

Takže to je celý problém. A my samozřejmě víme, a naše priorita jsou naši občané.

Já jsem se s nimi včera setkal. Vnímám jejich názory, vnímám, co se děje. A paradoxně někteří se začínají vracet, protože Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě.

Ale my samozřejmě jsme připraveni na tu variantu, že by nedošlo k dohodě.

Já myslím, že ten deadline je konec listopadu.

Ale v tuto chvíli to není na stole a není potřeba strašit, protože já pevně věřím, že to nastane.

Přejete si položit doplňující dotaz? Pane premiére, děkuji za ta slova, že vláda přemýšlí o tom, co by se stalo, kdyby náhodou došlo k tomu nejhoršímu.

Pan premiér ještě odpoví.